Kolik máme těch schůzí?

Tak budou, nebo nebudou? Takže nebudou, dobře.

Nám to nevadí.

Myslím, že to dneska už docela stačilo. Jestli máte pocit, že bychom měli pokračovat v tomto jednání? Vládní koalice evidentně potřebuje sladit noty, co se týká České pošty.

Proč ne na druhé straně? Ale pak nám netvrďte, že tady musíme sedět dneska do půlnoci a projednávat návrh zákona o poštovních službách, hasičský sbor, spotřební daně, pozemní komunikace, prodejní dobu, zemědělský půdní fond. Vidíte to, jo? Takové klíčové jednání máme po dvou měsících parlamentních prázdnin. Tři ministři jsou přítomni, čtrnáct ministrů tady není. Já ho nevidím, možná je někde ministr financí, to je možné.

Dámy a pánové, dovolte mi, abych odůvodnil ten svůj jediný pozměňovací návrh, který jsem vám načetl ve zpravodajské zprávě. V zákoně není ošetřena situace, pokud by některé platby na účet pro financování základních služeb nebylo možné od konkrétních plátců řádně a včas vybrat nebo vymoci, a to například z toho důvodů, že v období po vydání rozhodnutí o podílech Pane poslanče, prosím všechny ty, kteří stojí, diskutují a konají jinou činnost, než aby poslouchali řečníka, aby toho zanechali.

Různých důvodů platební neschopnosti plátce na účet pro financování základních služeb může být v praxi více. V případě, kdy plátce svoji pracovní povinnost řádně nesplní nebo nemůže splnit, by držitel poštovní licence poskytující základní služby nyní je to Česká pošta, státní podnik neměl reálně kompenzovány veškeré čisté náklady, které pro něj představují tzv. nespravedlivou zátěž a které by mu byly jako oprávněné v rámci správního rozhodnutí přiznány, protože procesy spojené se zánikem plátce bez právního nástupce jsou značně dlouhé, stejně tak i odpis pohledávky nelze z časového hlediska jednoduše provést.